Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ostatní písmena se upraví na b) až f). V článku 1 se dále stávající znění bodu 35 zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním: § 14. Pověřené obecní úřady: a) vydávají podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,

§ 15. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností: b) rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, zda jde o součásti zemědělského půdního fondu,

d) kontrolují plnění podmínek jimi vydaných souhlasů včetně provádění rekultivací, dočasného odnětí a jimi uložených opatření k nápravě,

e) ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizují informace o zemědělské půdě, hodnotí stav půdy a informace předávají do evidenci informací o kvalitě zemědělské půdy,

k) vykonávají státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, neníli podle tohoto zákona příslušný jiný orgán ochrany zemědělského půdního fondu. Za čtvrté. V článku 1 se stávající znění bodu 49 upravuje následujícím způsobem: V § 18 navrhovaný odst. 1 nově zní: Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se podává u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se nachází největší část zemědělské půdy, která má být ze zemědělského půdního fondu odňata. Pověřený obecní úřad žádost podle věty první posoudí a předá ji se svým stanoviskem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Obdobně postupuje krajský úřad, jeli k vyřízení žádosti podle věty první příslušné Ministerstvo životního prostředí. Nacházíli se zemědělská půda na území národního parku, žádost podle věty první se podává u správy národního parku. Za páté. V článku 1 se stávající znění bodu 50 upravuje následujícím způsobem: V § 18 navrhovaný odst. 6 nově zní: Orgány zemědělského půdního fondu zasílají stejnopisy jimi vydaných souhlasů s odnětím podle § 9 pověřenému obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází zemědělská půda tímto souhlasem dotčená, nebo její největší část, a to včetně dokumentace připojené k žádosti o vydání souhlasu. Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Prosím, pane poslanče.

Děkuji panu poslanci. Dalším do podrobné rozpravy je přihlášený pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče. Dobrý den.

Je to změna v § 9 odst. 5, a to tak, že v tomto odstavci je uvedeno, že veřejné dopravní a nebo veřejné technické infrastruktury umísťované v koridoru vymezeném v platných zásadách územního rozvoje na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany.